To je první pochybná záležitost. Druhá věc. Mluvíme o horizontu dalších nejbližších tří let a v tom se poštovní trh radikálně změní. Už od příštího roku bude platit v Evropské unii pravidlo, že elektronická komunikace je postavena na úroveň písemné, a to i u soudu. Toho samozřejmě budou využívat jak státní a veřejné orgány.

Využívají to i komerční služby, které službu přímo zasílání písemností buď zpoplatňují, anebo ji přímo likvidují. Ze své zkušenosti vím, že třeba takové to hlášení o penzijním připojištění, které mi vždycky chodilo poštou, dnes už si na to ten poskytovatel zřídil webovou stránku, dal mi heslo a přístup k tomu, abych si ho mohl vytisknout. To znamená, že objem doručované pošty se tímto způsobem dramaticky zmenší.

Máme na to esemesky, máme na to emaily, máme na to telefony, takže objem této komunikace se dramaticky změní. Je pravda, že v zákoně je stanovena maximální částka, která má být nějakým způsobem limitovaná. Je samozřejmé, že Česká pošta bude stát před tím, že se stane organizací, která se bude propadat, pokud bude respektovat současný byznys model, neustále do větší a větší ztráty. Česká pošta se s tím bude muset nějak vypořádat. Vytváří to obrovský tlak na její financování. Je tedy zřejmé, že se bude snažit zcela logicky vyčerpat maximálně tu částku na univerzální službu.

Nemá smysl zákon zamítat, protože univerzální služba ještě je a bude muset být nějak financována. Nějaké přepracování zákona a vrácení k přepracování nemá moc smysl. Uvažoval jsem o přerušení do okamžiku, než bude vyjasněno, kam Česká pošta směřuje, jakým způsobem bude provádět svůj byznys a jakým způsobem se stát postaví například k datovým schránkám, kterými lze velmi efektivně komunikovat s občany, ale zatím jsou u nás využívány velmi mizerně a jsme snad jedinou zemí na světě, kde podání do datové schránky stojí více než dopis.

Já jsem teď dopoledně absolvoval jednání s panem ministrem vnitra, který mě ujistil, že tyto dokumenty jsou připraveny a budou potenciálnímu garančnímu výboru, kterým nepochybně bude hospodářský výbor, dodány. Stejně tak si vyžádáme zprávu od Českého telekomunikačního úřadu, jakým způsobem hodlá řešit financování této univerzální služby, jak bude postupovat, podle jakých pravidel, abychom věděli, na čem jsme. Naštěstí, nebo naneštěstí, protože máme před sebou snad parlamentní prázdniny, takže výbory to budou projednávat až začátkem září, to znamená, že máme v tomto okamžiku téměř tři měsíce na to, abychom data, která dostaneme a která by se měla stát podkladem pro rozhodnutí výboru, samozřejmě výboru hospodářského, potažmo tedy rozpočtového, protože to je zásah do státního rozpočtu, abychom na základě této analýzy se mohli k té novele zodpovědně vyjádřit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho vystoupení. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Horáček. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, o kompenzačním fondu tady bylo řečeno dost. Pan zpravodaj tady deklaroval, jak málo států se do toho připojilo. Já bych to chtěl vzít trošku z jiné stránky. Za prvé tady padl údaj 700 milionů, 600 milionů, 500 milionů.

To v tomto zákoně vůbec není, nikdo to neřeší. Jenom je tam odkaz na to, že tím pádem vlastně klesnou náklady, budou 600 milionů, pak 500 milionů.

Jestli toto je i v tomto zákoně, tak je to samozřejmě naprosto špatně. Já si myslím, že ano, je skutečně velké jednání v tomto duchu o tom, jak naše pošta bude vypadat.

Vím, že na druhou stranu se říká, že franšíza funguje třeba v Německu absolutně stoprocentně. Jenom je potřeba si uvědomit, že v devadesátých letech tam nejdříve naplnil právě pro franšízy pokladnu německý stát, kde se to rozběhlo, a pak teprve franšízy mohly být pokrytím na sto procent.

Není tam o tom zmínka. Jenom bych byl rád, aby státní fond, který tam přispěje, skutečně zaručil všem občanům dostupnost pošty i to, aby to řekněme obce a města, ale i soukromé podnikatele nestálo tak, že systém partner bude o tom: buď zaplatíš 50 %, budeš se podílet, nebo řekneme: občané, my jsme tady poštu zachovat chtěli, ale pan starosta řekl, že nezaplatí ze svého rozpočtu, a proto ji zrušíme.